Tady zmíním znova slovo systém. Protože na to bychom měli zacílit i v novele zákona o sociálních službách, aby tyto osoby, které pečují o lidi, kteří pobírají příspěvek ve třetím, ve čtvrtém stupni, aby se nám potom neocitaly na dávkách hmotné nouze, aby neměly nízké důchody, aby nekončily v exekucích, aby si mohly vzít půjčky na bydlení, aby důstojně žily. Takže apeluji tímto prostřednictvím na Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby nejen změnu zákona o sociálních službách směřovalo do sociálních služeb, ale aby ruku v ruce s tímto šla i změna, která zabezpečí naše pečující osoby. Již tady byla i dvakrát zmíněna lékařská posudková služba. I to padá na výboru pro sociální politiku. Není to dobře nastaveno, není dobře fungující lékařská posudková služba. Celý systém přiznávání příspěvků není dobře fungující.

Tento týden nám zrovna přišel email od dcery pana učitele, který na základě cévní příhody musel zůstat na invalidním důchodu. Tam se přesně ukazuje, jak tento náš systém funguje. Nefunguje dobře. A nejsou to pouze starší invalidní důchodci, ale jsou to především i mladí invalidní důchodci, kterých v České republice přibývá a kteří potom opravdu budou řešit existenční problémy, až jim odejdou jejich blízcí, kteří se o ně starají.

Vím, že pro nás není jednoduché toto změnit. Doufejme, že Ministerstvo práce a sociálních věcí přijde v nejbližší době se systémovou změnou. Myslím si, že konkrétně z půdy sociálního výboru jsou konkrétní nápady na to, jak toto změnit nejen za toto funkční období, kdy jsme už měli asi dvakrát nebo třikrát téma lékařské posudkové služby, přiznávání příspěvku na péči, ale především i z minulého funkčního období. Chci poděkovat tímto všem pečujícím osobám, protože ve svém okolí mám opravdu mnoho lidí, kteří mají zkušenosti se systémem. I já sama do toho systému za chvíli vpluji, protože se budu snažit zabezpečit péči pro mou maminku. Neříkám, že se na to těším, protože vím, co mě čeká, ale jsem zvědavá na to, jak ten náš systém bude fungovat. A přeji hodně trpělivosti všem, kteří zažívají s tímto systémem nepříjemné situace, ať nemusí prodávat své nemovitosti, své byty, ať se nemusí stěhovat, ať mají důstojný život. Ale byla obava z toho, že by na půdě Poslanecké sněmovny neprošlo nic. A proto pokud samozřejmě neprojde pozměňovací návrh Lenky Dražilové, tak my jako hnutí ANO se přikloníme k další verzi, která zde rozkládá účinnost pro třetí a čtvrtý stupeň. Dámy a pánové, já vám děkuji za podporu, za zájem o tuto problematiku. A věřím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak jak má v plánu, tak jak možné bude přijato doprovodné usnesení, se opravdu zaměří na tuto problematiku.

Děkuji vám za pozornost.

Konstatuji omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny.

Já vám děkuji za slovo, pane předsedající. Moji kolegové, já jsem poslouchal krásný přednes toho projevu paní kolegyně. Diskutujeme o tom, že chceme přidat peníze českým postiženým občanům, lidem, kterým se žije z nás téměř nejhůř. Těch problémů, kumulace toho problému je tam strašná.

No není to gesto a není to populismus. Já nechci uzavírat žádné kompromisní návrhy. Paní ministryni předkládá nějaký návrh, který částečně řeší komplexní problém. Částečně řeší, ale řeší. Nebuďte prosím vás malicherní v jedné věci. Nikdy nebyla Česká republika tak bohatá, jako je dneska. Neposílejme peníze na zbytečnosti, dávejme peníze na věci, které jsou důležité.

A proto je pro mě naprosto nedůstojné sledovat tady diskuzi, jak brečíme, že tu nejsou peníze a že se někomu přidá.

Děkuji, pane předsedající.

A myslím, že jsme na to navrhli docela rozumnou částku. Tak doufám, že všichni kolegové, kteří tady vystupují a diskutují, náš pozměňovací návrh podpoří. Děkuji vám.

Děkuji, pane místopředsedo.

Takže to bych chtěl ocenit.